Nic neberu zpět, ale když to shrnu, tak jediný fakt, který ta komise prokázala, je to, že jsme neprokázali. Děkuji. Paní poslankyně Lorencová bere zpět. S přednostním právem pan ministr Babiš. Prosím, pane ministře, máte slovo.

Mým voličům! Vám určitě ne.

Já dělám zákony, které přinášejí peníze do rozpočtu. Takže bych si to vyprosil. A televizní debaty je ztráta času. Takže bych si skutečně vyprosil nějaké lži o tom, že já dělám něco špatně. Tak zkuste zveřejnit, pane poslanče, vaše příjmy.

Já jsem zaplatil 337 milionů těch daní. No tak to udělejte, ukažte nám, jak jste koupil ten byt a kde vlastně bydlíte, jaké máte majetky, já jsem to řekl jako.

Váš advokát, blízký advokát, blízký panu premiérovi, přece zastupuje tu firmu proti zájmům státu. On většinou zastupuje firmy proti zájmům státu. Takže já jako nevím. Já jsem neřekl, že jste zloděj, to fakt jsem neřekl. To jsme si vysvětlovali. Já chci jenom ještě k panu poslanci Bartoškovi prostřednictvím pana předsedajícího. Vy jste se mě vůbec nezeptali na reformu policie. Všechny otázky byly, co mám se Šlachtou. I pan ministr Chovanec mi osobně říkal, že za mnou přijde pan Laube a pan Šlachta a že zase někdo chce uškodit mně nebo mojí rodině. Takže vy jste se mě ani jednou nezeptali, to byl výslech, začal pan Korte, nominant pana Kalouska, a to byl výslech jenom o tom, co mám se Šlachtou. Na nic jiného jste se nezeptali. Všichni. Ani jednu takovou otázku.

Ale já ho mám rád! Protože já s ním nemám žádný problém.

Takže o jsem ještě chtěl říct? Bohužel. A my na to máme jednoznačně jiný názor.

Faktická poznámka. Nejprve pan předseda Kalousek, po něm pan poslanec Blažek, po něm pan poslanec Dolejš. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Pane ministře, nepochybně na to máte v rámci přednostního práva právo.

Ale teď neodvádějte pozornost od práce vyšetřovací komise. O totéž chci poprosit další kolegy. Daňové podvody, dluhopisy, zneužívání práva a využívání práva, to všechno si nechme na mimořádnou schůzi, která bude svolána.

My bychom ji měli projednat a přijmout usnesení. Děkuji. Pan poslanec Blažek, jeho faktická poznámka. Po něm pan poslanec Dolejš. Děkuji za slovo.

Já z té vaší řeči si dovolím vypíchnout vy jste jmenoval ROP Severozápad. Já bych rád zdůraznil poslancům za hnutí ANO a vlastně i vám, že tím, co se odehrálo myslím v prosinci, to zatýkání, které probíhalo v této věci, tak je to takový malý důkaz toho, že ta reorganizace nezabránila pokračování nějakých stíhání a podobně.